Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu poslanec Pavel Kováčik. Prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, zde v té předrozpravě přednostních práv před zahájením této schůze a já jsem rád, že program byl schválen, a všem, kdo pro něj hlasovali, děkuji.

Ale vzhledem k tomu, že tady padl dostatek slov jak v mém projevu, dvou projevech, tak v projevu pana předsedy, odkazuji na tyto dva projevy jako na úvodní slovo a nechám prostor k diskusi ostatním kolegyním a kolegům, kteří přednostním právem neslují, to znamená všem ostatním, kteří mají co sdělit ještě k té věci. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji dvanáct přihlášek. První vystoupí pan poslanec Okamura, připraví se pan poslanec Radim Fiala.

Ještě než udělím slovo panu poslanci Okamurovi, s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip. Požádám vás o strpení. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, nebudu nijak zdržovat, měl jsem to jako faktickou poznámku k projevu pana předsedy vlády. Já se mu omlouvat nebudu.

Čili nemám se za co omlouvat, nelhal jsem a měl by si uvědomit, co kde říká. Také děkuji, a nyní tedy pan poslanec Okamura řádně přihlášený.

Z toho, co zaznělo v předchozích projevech, je jasné, že právo na lithium fakticky získala malá skupina spekulantů, kteří teprve přemýšlejí, co s bohatstvím, které jim spadlo do klína, teprve udělají. Pan ministr vnitra chystá trestní oznámení na Ministerstvo životního prostředí. Jde o miliardy, a pokud jde o takové sumy, je třeba říct, že odpovědnost nese celá vláda.

Cituji: